Je to politické rozhodování a politické rozhodování by se nikdy nemělo kriminalizovat v tom smyslu, že je neekonomické. Prostě může být dobré politické rozhodnutí, může být špatné politické rozhodnutí, ale nemělo by být politické rozhodnutí trestně stíhatelné. A to si myslím, že je ten zakopaný pes. Já jsem sám zvědavý, jak se navrhovatelům podaří tu myšlenku rozvinout, aby byla použitelná v běžné praxi. Ale mám obavu skutečně, že je to dobrá myšlenka, ale měli bychom prostě začít jinak v definici, co to vlastně obec je.

A podle mého názoru by ta cesta byla nejvíc logická.

A je to tak vždycky. Prostě každá novela pro obce znamená zhoršení stavu. Přiznejme si, že řada bývalých komunálních politiků v těchto lavicích zapomíná na to, jak fungovali jako komunální politici, a mění své názory de facto sice jakoby ve prospěch státní moci, ale v neprospěch obecních samospráv. Takže já navrhuji propustit do druhého čtení skutečně už z toho důvodu, abychom se o těchto problémech bavili. Není možné je přecházet.

Já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou. Tak nejprve vystoupí pan poslanec Novotný Martin s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Novotný Josef. Já jsem chtěl ještě skutečně faktickou poznámku, tj. zareagovat na některá slova pana zpravodaje, který ale v tu chvíli četl ze stanoviska vlády. A tam se velmi silně zdůrazňovalo to, jakým obrovským problémem by bylo, kdyby některé rozhodnutí např. městského zastupitelstva bylo nepřezkoumatelné. To je taková ta filozofie, že existují objektivní metody, jak přezkoumat třeba některý majetkoprávní úkon. Jistě, jakési si lze představit, existují znalecké posudky apod. A my jsme se za těch posledních dvacet let čím dál více snažili ustupovat od toho, že jakési přezkoumání činnosti zastupitelstev, to nejdůležitější, spočívá v komunálních volbách, že ten volič se vyjadřuje, jestli zohlednění veřejného zájmu v tom či onom úkonu bylo přesvědčivě zdůvodněno, jestli ten politik si zachoval nějaký kredit ve chvíli, kdy nějaké rozhodnutí učinil, nebo ne. To je pro nás čím dál víc úplně na posledním místě. A my se snažíme ta politická rozhodnutí objektivizovat, měřit, přezkoumávat nejrůznějšími kontrolami. Těch, které takto přezkoumat jde, je jenom velmi málo. Většina ne.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Já s tím vůbec nemám problém, naopak vítám, aby se začalo ve druhém čtení o znění zákona diskutovat.

Já si myslím, že jsme tady doma a že bychom měli starostům pomoct a trošku těm zastupitelstvům umožnit lepší rozhodování. Takže z mého pohledu je to celkem jasná volba, že podpořím propuštění do druhého čtení. Já vám také děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Ví, že těch zákonů bylo o mnoho méně, že jsme nebyli tak spjati, že i kontrolní systém byl jednodušší. K čemu se dostáváme teď? Kontrolní systém nám nikdo nepřevedl , byť jsme jako výbor o to žádali. Já si myslím, že je načase, že takovýto návrh mých kolegů přišel. A myslím si, že co alespoň trochu pomůže našim zastupitelům, našim radním, tak je dobře. A bude to vidět i na práci jednotlivých zastupitelstev. Opět se najdou lidé, kteří se budou rozhodovat, rádi pracovat v radě a zastupitelstvu. Protože už tady bylo řečeno jedním z mých kolegů, mnoho lidí, dobrých, chytrých, se velice rozhoduje, jestli vůbec půjde do té komunální politiky, právě kvůli tomu, že mají neustálý strach z toho, že budou trestně stíháni. Takže já bych doporučil, abychom to propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom velmi krátce zareaguji na vystoupení pana poslance Novotného. Omlouvám se, možná jsem to neřekl úplně jasně. Ale já jsem to myslel tak, že se jedná o statut té obce, tzn. kdy jsme třeba došli k závěru, že skutečně ta fyzická osoba, tzn. soukromoprávní subjekt jako obec, je pro to hospodaření a posuzování politických rozhodnutí ta nejlepší právní forma. Vůbec se neodvolávám na Evropu. V tomto případě samozřejmě jsme doma.

Pro pořádek pouze říkám, pane zpravodaji, vy jste ve své úvodní řeči zmínil návrh na zamítnutí nebo na vrácení. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Po proběhlé diskusi jsem uvážil a avizovaný návrh nepřednesu. Protože si myslím, že tento návrh si zaslouží širší diskusi, a ta bude právě ve výborech a v druhém čtení. Já vám děkuji za vaše vyjádření a táži se, zda někdo další chcete vystoupit v obecné rozpravě.